A třetí problém, ten představuje vyrovnávací období, takzvané vyrovnávací období. Tam jde o to, že náš český zákoník práce stanoví vyrovnávací období na 26 týdnů, kolektivní smlouvy ho mohou prodloužit, je to hodně variabilní, až na 52 týdnů. To znamená, že záznamy nemusí být a ani vlastně nejsou po tak dlouhé době při silniční kontrole k dispozici. Ale jak říkám, nechci tady strašit, nechci teď určitě zákon blokovat, vracet k projednání a podobně. Věřím, že kdybychom ty problémy pak řekněme v tom reálném životě viděli, že se tady můžeme dohodnout třeba i na krátkém projednání ještě v doplňující novele třeba v té takzvané devadesátce a tyto věci dopracovat. Určitě té kontrole pracovní doby při silničních kontrolách, je potřeba se jí věnovat. Je logické, že zastánci, dopravci, ti hráči, podnikatelé, kteří jsou na trhu, z toho úplně nadšení nejsou, ale když jsem se odborně ptal, tak jsem cítil řekněme nějakou vstřícnost nebo pochopení, že zkrátka Ministerstvo dopravy, český stát musí reagovat.

Asi poslední, co jsem při tom studiu tady toho zákona nebo těch návrhů a při porovnání s praxí poznal, je to už opravdu poslední postřeh, tak takovým potenciálně konfliktním místem může být fakt, že řidiči silniční dopravy mají nařízení o dodržování dob řízení, o přestávkách, odpočincích a tak dále, velmi řekněme striktní.

Takže my bychom teoreticky někteří z vás mají svoji živnost nebo podnikání najednou de facto ad absurdum mohli zavádět požadavky na nějakou pracovní dobu, na přestávky a podobná ustanovení, která jsou běžná u zaměstnanců, tak bychom je najednou implementovali na podnikatele, který je sám za sebe, a je to přece na něm, jak se rozhodne.

Takže by tam mohlo dojít k takovýmto absurdním situacím. Ale jak už jsem řekl několikrát ve svém vystoupení, není to věc, která by byla důvodem k nějakému vracení zákona, k projednání nebo k jeho zbytečnému blokování. Je to věc spíš, kterou cítím, že by právě tady, v druhém čtení, při vysvětlení a i pohledu na pozměňovací návrhy měla zaznít.

Myslím si, že se tady všichni shodneme napříč jak v koalici, tak opozici, pokud to bude ku prospěchu českých firem, českého průmyslu, našich podnikatelů, jejich větší konkurenceschopnosti na poli Evropské unie, tak určitě tady najdeme shodu a přijmeme případné další změny co nejdříve. Děkuji za pozornost. Já děkuji. Konstatuji, že jsme v obecné rozpravě zákona o silniční dopravě ve druhém čtení. Další, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan ministr dopravy pan Martin Kupka. Pane ministře, máte slovo. Důležité je, že v případě kontroly pracovní doby na silnici představuje předkládaná podoba zákona skutečně transpozici směrnice a jde o kontrolu týdenní pracovní doby a přestávek na jídlo a oddech. Nejde o úpravu kontroly všech aspektů pracovní doby.

Chtěl bych ale ještě doplnit několik bodů, které je dobře zmínit, protože jak na jedné straně přináší některé nové povinnosti a úpravu nových povinností, tak na druhé straně také přináší jisté odbřemenění a snížení administrativní zátěže s ohledem na to, že bychom měli mít vždycky na mysli také to, abychom úpravou zákonů přinášeli i zjednodušení.

Stejně tak dochází ke zrušení povinnosti podnikatelů v silniční dopravě provádět opravy velkých vozidel na plochách k tomu určených a uchovávat doklad o provádění údržby mimo vlastní prostory po dobu dvou let, což samozřejmě znamená další zbytečné papírování.

Dochází k odstranění duplicitního posuzování bezúhonnosti u podnikatelů v silniční dopravě a odpovědných zástupců zároveň živnostenskými úřady a dopravními úřady v tomto směru. Děkuji panu ministrovi dopravy.

Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Milé dámy, vážení pánové, já bych zde souhlasil s kolegou Kolovratníkem, byť vnímáme nějaké možné problémy, tak tento zákon, tento návrh zákona si myslím obsahuje velmi důležité právní úpravy. Děkuju za pozornost. Děkuji. Nehlásí se s faktickou poznámkou? Mám ji tady, takže... V tuto chvíli se zeptám, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy? Pane poslanče, máte slovo. Chci panu ministrovi moc poděkovat za tu reakci. Pokud kolegové na ministerstvu dopravy je mi to jasné, že asi když se ta novela, ta implementace připravovala, tak také jednali s trhem hráči na trhu se ptali na to, co by to mohlo udělat v reálu, to znamená, pokud i s tímto je na rezortu počítáno, a slyším tam ta slova o zjednodušení, to jednoznačně vítám. To si myslím, že je hrozně moc dobře, tak za to vysvětlení děkuju. A vlastně možná to i odlehčím pokud budou mé obavy zbytečné, budu jedině rád a bude fajn, když to bude fungovat.

Takže děkuji za tu reakci panu ministrovi. Také děkuji. Neeviduji žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Zeptám se ještě v tuto chvíli, jestli se někdo nehlásí z místa? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo pan ministr dopravy?